Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvě nařízení Evropské unie upravující schvalování vozidel.

V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol. K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. S ostatními pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí. Dovolte mi, abych požádal o schválení předloženého vládního návrhu zákona ve znění námi doporučených pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Nyní otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych jenom k tomuto podotknout, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Vše již uvedl pan ministr.

Děkuji. Je otevřena rozprava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Bod G1 je snaha uzavřený systém stanic STK, který je doposud uzavřen v rámci systému bez jakýchkoli výjimek, otevřít pro vysoké školy a možnost aplikovat v rámci vědy a výzkumu technické věci v rámci povolování vozidel. Je to široké otevření pro všechny vysoké školy. A pokud byste nebyli srozuměni tady s tímto širokým otevřením pro vysoké školy, ale toto otevření je doporučeno i Ministerstvem dopravy jako souhlasné stanovisko, tady je rozpor mezi rozhodnutím výboru a ministerstvem, tak bych vás požádal, abyste hlasovali pro bod G2, který toto otevření umožňuje pouze třem technickým vysokým školám v republice a jenom pro vědeckotechnické účely, aby mohly testovat na reálném provozu nové poznatky v automobilovém průmyslu. Děkuji za podporu. Děkuji. Ano, pan poslanec Václav Klaus se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi v rozpravě, tak s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Skopeček. Máte slovo.

Výbor pro evropské záležitosti vlastně nahrazuje v tomto směru plénum Poslanecké sněmovny, takže to množství implementované evropské legislativy je daleko větší, než si dokážeme představit i na základě této statistiky.

Děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve k tomu, co teď tady proběhla ta debata, o faktických poznámkách. Jistojistě, že evropský výbor toho projednává mnoho, jsou to tlusté, mnohastránkové seznamy směrnic, nařízení, sdělení, které k nám přicházejí. Jenom je třeba říct, že u mnohých z nich výbor pro evropské záležitosti, který je takovým, bych řekl, prvním v řadě, který je seznamován s těmi opatřeními, která k nám z Unie přicházejí, tak rozhoduje mnohdy velmi prozíravě, snažíme se svými usneseními varovat vládu před tím, aby neuvážlivě na ta nařízení, směrnice Evropské komise přistupovala.

Vládní návrh navrhuje tuto spjatost vypustit.